Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony druhé čtení.

Tak.

Máte slovo.

Takže prosím o podporu tohoto bodu. Děkuji za pochopení a za podporu návrhu. Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji.

Já bych chtěl poprosit o přeřazení jednoho bodu.

Děkuji.

Dobré ráno. Já bych si zde dovolil požádat o pevné zařazení bodu 34, což je sněmovní tisk 374.

Děkuji. Nikoho nevidím.

Zahajuji hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro.

Hlasování číslo 31, přihlášeno je 89, pro 69, proti 3. Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování číslo 32, přihlášeno je 91 poslanců, pro 81, proti nikdo. Návrh byl také přijat.

Děkuji, pane předsedo.

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy k pořadu schůze, které dnes ráno zazněly.